Samozřejmě tam jsou peníze na dvacet, třicet let.

Děkuji. Nyní bude interpelovat paní poslankyně Červíčková ve věci neutěšené personální politiky ve zdravotnictví. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dlouhodobě se věnuji problematice trhu práce, který ne vždy funguje.

Jak to řeší a jak to bude řešit? Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo.

Je to celkově evropský trend.

Takže je to priorita této vlády. Přijal celou řadu opatření, jak zlepšit současnou situaci.

Na této platformě se projednávají návrhy na systémové, ale i krátkodobé řešení nedostatku zdravotnických pracovníků.

V současnosti se snažíme diskutovat a navrhovat, aby každá sestra dostala příspěvek na bydlení ve výši 6 tisíc korun, to znamená všechny, nejenom ty, které chodí na směny.

Pracujeme na reformě primární péče, která by měla posílit roli praktického lékaře, a tím také zatraktivnit tuto profesi.

Například tak činí v podobě dotačních programů. Byl vypsán dotační program pro praktické lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, na který je každoročně vyčleněno zhruba 5 mil. korun.

Regiony čelí odlivu lékařů do velkých měst.

Studenti tak po absolvování lékařských fakult mohou nově vykonávat praxi v okresních nemocnicích. Je také důležité zmínit, že vláda samozřejmě podporuje zdravotníky finančně.

Ze dne na den.

Také děkuji.

Tak jsem řekl ministrovi proč to není?